Je to hlasování číslo 195. Tento návrh byl přijat. Kontrola hlasování.

Hlasoval jsem proti, a měl jsem ano.

Budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Velebného. Kdo je proti? Je to hlasování 197. Tento návrh byl přijat. Budeme opakovat hlasování ještě jednou a je to tedy bod 39 po bodu 38 zítra odpoledne.

Tento návrh byl přijat. Poslední návrh paní poslankyně Černochové. To je nový bod Pozice České republiky ke společné obranné politice Evropské unie. Tentokrát i po těch, co jsme tam doplnili, nebo je to jinak?

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 199. Návrh přijat nebyl. Nový bod, který by zněl, také prosím o kontrolu, Neplnění usnesení Poslanecké sněmovny k OKD. Je tomu tak?

Je to hlasování číslo 200. Návrh přijat nebyl.

Já jsem dal protinávrh, abychom ten nový bod zařadili ve čtvrtek v bloku po písemných interpelacích po pevně zařazených bodech.

Moment.

Pan předseda Stanjura dal protinávrh, aby tento bod byl zařazen po pevně zařazených bodech ve čtvrtek, což by v této fázi znamenalo po bodu...

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 202. Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 203. Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zde padly k pořadu schůze, a můžeme pokračovat.